Zákon o střetu zájmů platí v naší zemi od roku 2006. Koalice se shodla, a hovořil tady o tom pan ministr Dienstbier, že je nutné ho změnit a zpřesnit zejména tak, aby politici transparentně přiznávali svůj majetek před vstupem do politiky, a nikoliv, jak je to nyní, až po ročním působení. Je pravda, že tento zákon je jednou z hlavních priorit vlády a přináší nebo měl by přinést ztransparentnění majetkových přiznání politiků a dalších veřejných funkcionářů, která budou podávána elektronicky, budou k dispozici občanům na centrálně vedené adrese před nástupem politika do funkce včetně sankcí za porušení tohoto zákona.

Takže z našeho pohledu zákon tak, jak jej předložila vláda, je dobrý a ty hlavní myšlenky, které jsme chtěli, jsou v něm obsaženy.

Tyto pozměňovací návrhy mají podle mého soudu jednoho společného jmenovatele, a to zabránit účasti na veřejném životě a politice lidem, kteří v životě něčeho dosáhli, něco vybudovali, vybudovali úspěšné firmy, které zaměstnávají lidi a platí daně. Tyto návrhy, které říkají, že člen vlády nesmí vlastnit majetek, nesmí vlastnit firmu, kterou celý život budoval, dávají jasný signál do naší veřejnosti.

Jsem si toho vědom.

Proč neřešili ve vládách ministry podnikatele, kteří na oko své firmy převedli na rodinné příslušníky, kamarády a přátele.

Tehdy nikomu nevadilo, že firmy některých z nich po vstupu do politiky zázračně zvětšily své tržby a zisky. A zákon porušen nebyl. Ale nebyli to jenom ministři.

Ne pro soukromé investory. Ale pro města, správu a údržbu silnic, Generální ředitelství cel, Policii České republiky a další státní krajské a obecní instituce. Chci se také zeptat prostřednictvím pana předsedajícího pana kolegy Plíška, proč nenavrhl toto omezení, když byla TOP 09 ve vládě a Karel Schwarzenberg byl ministrem zahraničí.

Já opakuji, já to nekritizuji. Jen chci poukázat, že neměříme stejným metrem. Tento příklad jasně ukazuje, že když v minulých vládách ministr vlastnil majetek, nikomu to nevadilo.

Na lidi, kteří vybudovali úspěšné firmy, zaměstnávají lidi, platí daně. Takže tradiční strany chtějí těmito návrhy odradit tyto úspěšné lidi od vstupu do politiky.

A je to vyřešené. Ale vzpomeňte si na tu debatu, která tady byla, když někdo opomenul o jeden, dva, tři dny vyplnit nějaký formulář v případě dotace pro Čapí hnízdo. Jaká kolem toho byla mediální několik měsíců trvající mela a ještě patrně bude, jak říkají kolegové zprava. Ještě mně dovolte, kolegyně a kolegové, pár slov k právnímu rámci těchto návrhů. Přestože nejsem právník na rozdíl od kolegů předkladatelů pozměňovacích návrhů, tak se domnívám, že návrhy kolegů Chvojky a Plíška jsou na hraně ústavnosti. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu.